Já děkuji za slovo a ráda bych také zareagovala ještě na pana kolegu poslance Vojtka, vaším prostřednictvím, paní předsedající. Já už jsem se tady na to ptala pana ministra a říkala jsem, že bych velmi ráda viděla nějaké relevantní analýzy sociálních dopadů, ale my jsme je neviděli. A já jsem tady prosila pana ministra, jestli by vystoupil a nějakým způsobem mi na to odpověděl nebo nám alespoň popsal nějaké ty analýzy, protože pokud někdo dělá tak závažné změny v důchodovém systému, tak jistě je musí dělat na základě relevantních analýz. Ale toho jsem se tedy nedočkala. A pan poslanec teď ještě zmínil, že nevěří tomu, že se bude snižovat životní úroveň. A tady jsme zase u toho. Žádné relevantní analýzy nemáme a tak, jak se vyjadřují sociologové, tak mě tedy skutečně vyděsilo to, že už v současné době považují chudobu v České republice za systémovou. Děkuji. Já děkuji i za skvělé zvládnutí času.

A poté samozřejmě všichni přihlášení do obecné rozpravy.